Na druhou stranu vaše úpravy jsou poměrně přísné v dopadu na finanční život těch rodin. Mě by zajímalo, jestli se prováděla... nebo jestli máte nějaká čísla, kolika lidí bychom v dobré vůli nechtěli, aby se to dotklo, a kolika bychom chtěli, aby se to dotklo.

Právě že ta sociální práce nefunguje, bohužel. Běžte se tam zeptat, jak to funguje.

Nefunguje.

Ten princip chápu, ale ptal jsem se na řešení situace rodičů, kteří se snaží dostat své děti do školy, ale ty děti tam nechodí. A pak kolega Novák mě odkázal na jiný legislativní rámec, nicméně to stále neřeší otázku například rodinných příslušníků, dalších dětí stejných rodičů, kde někteří do školy chodí. Mám za to, aspoň podle toho, jak jsem poměrně pozorně poslouchal představení pozměňovacího návrhu od kolegy Nováka, že toto je přesně obsahem toho tisku, tak nerozumím, proč mě tady napomínáte, že jsem mimo téma.

Já moc děkuji za odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale jak jsme ten návrh projednávali, v tom původním návrhu byla různá opatření, která byla ústavně sporná anebo byla upravena opačně, respektive jinak, než poté by z legislativního textu vyplývalo, působila by prostě jinak.